Nicméně to musí být návrh dvou poslaneckých klubů. Vy se přidáváte?

Odhlásím vás. Tak já už jsem vás jednou odhlásil, tak jsem vás odhlásil znova a přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Myslím, že jsme tady v dostatečném počtu.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Máme otevřenou obecnou rozpravu. A potom také pan ministr Havlíček.

Tak prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

V první řadě musím konstatovat, že se všemi těmito třemi návrhy vláda vyslovila nesouhlasné stanovisko. A protože se jedná o zcela identické návrhy, měly by být tyto krajské zákonné iniciativy na půdě Poslanecké sněmovny projednávány najednou, což se i stalo, a já to vítám. Tak prosím. Pokud si dobře vzpomínám, tak byly zamítnuty na vládě jednomyslně. Proč těmto návrhům dala vláda negativní stanovisko? Dovolte, abych to vysvětlila. Přijetí návrhu, to je samozřejmě primární, by znamenalo negativní dopad na státní rozpočet a zejména na Státní fond dopravní infrastruktury ve výši minus 8,55 miliardy korun, přičemž z toho dopad na státní rozpočet představuje minus 7,97 miliardy korun a na Státní fond dopravní infrastruktury minus 0,58 miliardy korun.

A je to doba, kdy stát nese obrovské náklady na zabezpečení zdraví obyvatelstva, na zajištění chodu bezpečnostních složek, na záchranné programy pro podnikatele, firmy a podobně. O většině z nich jste tady hlasovali. Ale samozřejmě jsou všechny veřejně známé a dostupné.

Důvodem je obecně vysoká potřeba zdrojů na financování dopravní infrastruktury z rozpočtu tohoto státního fondu, jako jsou zejména výstavby, údržby dálnic, silnic a železnic ve vlastnictví státu.

Počítáme. Dnes jsme měli velice zásadní jednání, zítra ráno pokračujeme.

Tak na tomto místě si dovolím nesouhlasit.

Uvedené se odehrálo na úkor podílu státního rozpočtu. A je rovněž nutné zdůraznit, že daňové příjmy krajů v čase dynamicky rostly.

Z uvedených tisků je zřejmé, že kraje získaly v rámci rozpočtového určení daní prostředky na opravu, investice a pro organizace správy a údržby krajských silnic. Celý proces konstrukce rozpočtového určení daní pro kraje byl podrobně diskutován s tehdejšími zástupci jednotlivých krajů.

A toto jistě nebylo záměrem při realizaci reformy veřejné správy.